Zítra máme výbor pro obranu.

Pana ministra obrany jsme tady dlouho neviděli. Netvrdím, že v resortu obrany není možnost hledat úspory.

Pokud chceme být připraveni na nové hrozby a víme, že nastanou, bohužel, protože svět bezpečnější nebude, obzvlášť po tom, co se teď děje, tak nebude, víte to vy, vědí to naši kolegové, vědí to za hranicemi České republiky.

Hledejme prostředky jinde. Jak řekl Vladimír Špidla, zdroje jsou.

Já chci apelovat na všechny ministry této vlády, na pana premiéra, aby se chovali zodpovědně, aby na lékárnických váhách vážili každé další omezení našich svobod, omezení svobod lidí, kteří ano, přes třicet let žijeme ve svobodné společnosti.

Nabízeli jsme vám pomocnou ruku. A já jsem i ráda za to, že dnes poprvé tady od pana premiéra i zazněla ta slova uznání opozici, poděkování opozici, protože skutečně Občanská demokratická strana se chovala konstruktivně a hodlá se konstruktivně chovat v době této pandemie i nadále. Nejsme žádní v tomto ohledu použiji slovo sebevrazi, kteří by chtěli dostat Českou republiku ať už do situace, kdy to ekonomicky nezvládne, nebo do situace, kdy tady skutečně budou umírat lidé a lékaři budou řešit, komu dají přednost v záchraně. Nic takového nechceme. Jsme připraveni spolupracovat, pomáhat!

Děkuji vám. Děkuji. Ne. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji moc. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Chtěl bych jenom reagovat vaším prostřednictvím krátce na vystoupení paní kolegyně Černochové, která tady řekla jednu věc. Vůbec nechápu, jak to souvisí se stávající situací. Nicméně tady apelovala na nepodporu biopaliv první generace. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, prosím vás pěkně, biopaliva první generace nejsou vůbec vůbec podporována. Ani korunou! Nemaťte prosím prostřednictvím pana předsedajícího naši veřejnost.

Děkuju. Děkuji. Nyní... Nejsou připuštěny faktické poznámky z hlediska jednacího řádu. Pan poslanec Jan Birke vystoupí v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji.